Děkuji. Chci ještě zareagovat zpětně na pana kolegu Luzara vaším prostřednictvím.

Když se podíváte na ten tisk a na ten zákon, tak § 3 jednoznačně hovořil, že to je na všechny včetně těch velkých zařízení. Bylo tam pouze omezení, výjimka, na které se to nevztahovalo, a to byly vodní elektrárny o velké výkonu. Na všechny ostatní včetně velkých solárních elektráren se tento zákon vztahoval. Děkuji za pozornost. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

Určitě. Zásadní snížení byrokracie se nedá napsat z opozičních lavic. My nemáme ty desítky právníků a legislativců, jako mají jednotlivá ministerstva. A logicky. Žádná opozice nikdy nemá takové legislativní možnosti.

Proč bych to dělal? Ale je mimořádně nekorektní na mikrofon po dvou letech interpretovat jednání, na kterém byli pouze tři lidi. Nemám se jak bránit kromě toho, že na mikrofon řeknu: Nemluvíte pravdu, pane poslanče Bláho.

Nyní je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Okamura, poté paní ministryně. Vážené dámy a pánové, vládní daňový balíček je údajně zčásti motivovaný starostí vlády o naše zdraví. Vládní návrhy daňových změn jsou velmi nezdravé a ohrozí jak zdraví občanů, tak zdraví pojišťoven a zdraví naší ekonomiky.

Ve finančním sektoru se takovým úsporám říká finanční rezerva. Vláda se dnes zdaněním takových rezerv chystá tlačit na pojišťovny, aby v čase přicházející ekonomické krize tyto rezervy snižovaly a zisky ve formě dividend raději vyváděly z České republiky.

Všechny tyto instituce zdůrazňují nesystémovost a nebezpečí této sektorové daně, a to především v dopadech na klienty pojišťoven, tedy na naše občany.

Paní ministryně financí argumentuje tím, že pojišťovny tvorbou rezerv optimalizují daně.

Vláda také zcela nepřijatelně navrhuje občanům zvýšit o 100 % poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Aby vláda odradila občany od toho, aby obtěžovali úředníky? Neznám nikoho, kdo by na úřady chodil, aniž by musel. Pokud si někdo koupí nemovitost, což je popravdě opět jedna z forem úspor, je to forma rezervy na horší časy, kterou občané stabilizují svoji sociální situaci, a stát je za to trestá. To je opět antisystémový krok. A je jedno, jak málo to údajně státu přinese. Zásadní je, kolik to občanovi sebere a jaké mu stát dává poselství. Tak zaplať pokutu!

Vláda navrhuje také vyšší zdanění hazardu. A ani tomu netleskáme a hned vysvětlím proč.

Já už jsem tady opakovaně dával návrhy na zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. Odborné studie už vícekrát prokázaly, že příjmy z hazardu jsou několikanásobně nižší než výdaje, které má stát se škodami, které hazard lidem způsobuje.

To se rozhodla zcela nelogicky změnit tím, že zvyšuje už tak vysoké zdanění tabáku a alkoholu.

Zjistila by, že se znásobily počty lidí, kteří už nekouří cigarety, ale tabák. Je to ten zdravější model? Pro plíce i pro státní kasu? Tady vidíte amatérismus vládních návrhů v praxi.